A co se týká diskriminace, třeba když někdo s tímto přichází. Prosím vás, když to funguje v zemích právě jako Velká Británie, Německo, jsou to snad země méně tržní, než je naše země? Já si to opravdu nemyslím. Nebo snad více socialistické? To si také nemyslím. Takže nebuďme prosím papežštější než papež. A co se týká regulace prodejní doby o svátcích, ať už státních, nebo ostatních, která je běžná ve většině zemí Evropy, tak nevidím jediný důvod, proč by Česká republika měla být výjimkou. Úplně na závěr.

Ale tady si můžeme trošku ušetřit práci. Podívejme se prosím k těm sousedům, kde to funguje celá desetiletí. Kdyby to bylo nefunkční opatření, nepochybně by to v Německu, které je na ekonomické špici Evropy, dávno zrušili. Neděje se tak. Děkuji za pozornost. Nyní vystoupí paní poslankyně Květa Matušovská a připraví se pan poslanec Marian... Pardon, omlouvám se, pane předsedo, omlouvám se. S přednostním právem pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Děkuji za slovo. Omlouvám se kolegyni, ale fakt jsem se hlásil už delší dobu. Svoboda v rozhodování všech.

To je argument. Je tady jasná nerovnost mezi těmi, kteří mají 199 a 201 metrů čtverečních. A to se nedá vysvětlit. Já nechci přesvědčovat ty, kteří ten zákon podpořili.

Ta většina nebyla nijak dramatická.

Pak se ten zákon vrátil do Senátu.

Co mě dneska zarazilo, bylo vystupování zástupců poslaneckého klubu hnutí ANO. Protože v minulém volebním období jsme měli stejný názor jako občanští demokraté. Hlasovalo se o tom dvakrát.

A já bych potřeboval ten názorový veletoč vysvětlit.